Kam vede takováto taktika dohadování se někoho s někým, se ukazuje ve třetím čtení.

Ani ministerský výklad nám pak nepomůže. Přiznám se, že při takové kvalitě projednání tohoto návrhu jsem jednoznačně za to, aby byla odložena účinnost tohoto zákona. Protože skutečně a věřím, že si to všichni uvědomujeme můžeme dostat poskytovatele sociálních služeb a nakonec i kraje do neřešitelné situace.

Ten jeden návrh se týká rozhodování o poskytování dotace. Přiznám se, že nemám problém ani v § 22. Přiznám se, že nemám problém ani s návrhem pana Víta Kaňkovského, pana poslance Kaňkovského, ale dovolím si také upozornit, že i ten jeho návrh je vlastně jakousi nepřímou novelou zákona o krajích.

Nic dalšího tam už nemusí být. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k tomuto mému návrhu je takové, že je to nadbytečná záležitost, dávat tam tu samostatnou působnost. To znamená, pokud by byl přijat tento můj návrh, aby kraje rozhodovaly o poskytování dotací v samostatné působnosti, tak je to naprosto legislativně čistá záležitost a nemusí nikdo nic dalšího do toho návrhu zákona ve věci rozhodování o poskytování dotací dávat.

To je takové oblíbené slovo pana Andreje Babiše já tomu nerozumím.

Protože je jasné, že počet obyvatel musí být také významným parametrem. A nevidím důvod, proč by tyto parametry neměly sloužit jako podklad pro rozhodování a rozdělování těchto prostředků na jednotlivé kraje. Proto bych vás chtěl ještě jednou požádat o podporu těchto pozměňovacích návrhů. Jsou to návrhy rozumné, logické. Většina z těch návrhů vlastně vycházela i z připomínek Plzeňského kraje k tomuto tisku v připomínkovém řízení.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Dalším řádně přihlášených do rozpravy je pan poslanec Adolf Beznoska. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, také už jsem vystupoval v první i druhém čtení k předloženému návrhu zákona a také s ním musím vyjádřit nesouhlas, tedy s tou přípravou. Sám jsem dal pozměňovací návrh, abychom účinnost tohoto zákona posunuli o jeden rok, a mám k tomu několik důvodů. Jednak pro vaši informaci zákon se týká asi 750 tisíc příjemců sociálních služeb a 30 tisíc poskytovatelů a zaměstnanců v sociálních službách.

Těchto 7 miliard se má přesunout ze státu na kraje za podmínek, které nejsou zcela vyjasněny. Já nebudu opakovat všechny důvody, které jsem tady říkal, ale je zcela zřejmé, že ztratíme kontrolu nad tím, kam ty státní prostředky ze státního rozpočtu proudí a za jakých podmínek se budou rozdělovat. Protože kraj v tomto případě bude ten, který je bude přerozdělovat, a kraj, a ty informace mám, nemá ani sám jasno, jak na jednotlivých krajských územích vypadá síť sociálních služeb, protože některé informace může získat jedině tak, že bude postupovat v součinnosti s obcemi.